Mírně kladné. Pan ministr? Negativní.

Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, že jsme je neprohlasovali.

Přednesu návrh usnesení.